Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Zásadní důvody pro novelu jsou tři. Prvním důvodem je dokončení procesu implementace Evropského parlamentu a Rady.

Zpřesňuje a sjednocuje proces rozhodování při pochybnostech o tom, zda některá věc je, či není výbušninou. Zavádí závazná stanoviska obvodních báňských úřadů ve stavebních řízeních při povolování a stanovení bezpečnostních pásem staveb pro nakládání s výbušninami. Například dochází ke zpřesnění dosavadní úpravy související s kontrolou a údržbou zlikvidovaných důlních děl. S ohledem na věcný charakter předkládaného sněmovního tisku a jeho zevrubné projednání jednotlivými rezorty, odbornou veřejností a rovněž i s kolegy hospodářského výboru, vás, vážené paní poslankyně a poslanci, prosím o podporu tohoto návrhu. V této souvislosti rovněž upozorňuji na lhůtu stanovenou Evropskou unií pro implementaci příslušné směrnice. Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Novotný, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, skutečně se omezím jenom na tyto informace o projednání ve výboru. Konkrétně na 37. schůzi hospodářského výboru jako garančního výboru 27. dubna, kdy to usnesení nebudu číst celé, ale to stanovilo harmonogram projednávání včetně pozměňovacích návrhů. To doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválil sněmovní tisk 653 ve znění předloženého vládního návrhu zákona. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. V bodě 3 pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Pokud jde o projednání ve výboru, tam je potřeba zmínit, že v příslušných lhůtách předložený jeden pozměňovací návrh byl stažen, takže tento pozměňovací návrh v tuto chvíli není relevantní. Já bych se zároveň ale za chvilku přihlásil do diskuse a naplnil to usnesení, které jsem před chvílí zmínil, a přednesl víceméně legislativně technické, až na jeden bod, pozměňovací návrhy, které souvisejí s posouzením návrhu legislativním odborem a jsou zároveň v souladu s pohledem Ministerstva průmyslu. Ano. Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Já tedy nejprve zdůvodním, než potom v podrobné načtu ten vlastní pozměňovací návrh. Jde skutečně o technikálie, kdy dva body toho pozměňovacího návrhu se týkají odkazového aparátu a jeho upřesnění. A článek poslední toho pozměňovacího návrhu se týká účinnosti zákona. Máme před sebou návrh, který předpokládal k 20. dubnu 2016, což jistě uznáte, už nepřipadá v úvahu, tak je potřeba toto napravit jinou formulací. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Pan zpravodaj? Také ne. Tudíž otevírám podrobnou rozpravu a jen připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v rozpravě musí být vždy odůvodněny. Slovo má pan zpravodaj poslanec Novotný. Prosím, máte slovo. Já si dovolím načíst, a už jsem ty důvody přednesl před chvílí v obecné rozpravě, pozměňovací návrh. Pro stenozáznam, začínám.